S tímto pozměňovacím návrhem vyjadřuji souhlas. Já vám děkuji, pane vicepremiére. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 513/1. Hospodářský výbor usnesení nepřijal a záznam hospodářského výboru byl doručen jako sněmovní tisk 513/2. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru a zároveň i hospodářského výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane poslanče. Já bych vás s dovolením seznámil s usneseními rozpočtového výboru, popřípadě hospodářského výboru.

Já vás teď seznámím s jeho usnesením.

Já to tedy všechno pro jistotu přečtu.